Na tohle jste, pane ministře, neodpověděl.

Takže ono to tak úplně nebylo.

Prosím, pane ministře.

Máte slovo, prosím. Já už jen stručně na tu debatu, koho vlastně podporujeme za obrovské peníze daňových poplatníků, protože celý program Antivirus, to jsou desítky miliard korun.

Odmítli jste to. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.

Děkuji, paní předsedkyně. Nyní je přihlášen do rozpravy s přednostním právem pan ministr Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře.

Tady v programovém prohlášení odpovídáme na potřeby zejména střední třídy a zejména našich voličů.

Já chci poděkovat za dnešní debatu jsme možná v polovině, nevím, těžko se to odhaduje, protože si myslím, že takhle to má být.

Myslím si, že jste sami nám dali důkaz, že pravdu jsme měli my, a jsem rád.

Proč ne, mnohým to čtení šlo docela dobře a chci ocenit ty, kteří mluvili spatra, nejenom z poznámek, protože takhle je to debata. Například je pravda, že jsme přijali v rámci 74 nových úředníků a je pravda, že tím zvýšíme náklady státu o 42 milionů korun za rok. To je pravda.

Já to chápu... ... já to chápu, každá koruna dobrá, a bereme vážně a můžu vám slíbit, že mzdové náklady určitě neporostou ani o těch 40 milionů korun, až uděláme účet za celý rok. Máte pravdu, máme politické náměstky. Možná jich máme dvacet, možná dvacet pět nebo třicet. Vy jste dělali směšné soutěže, kdy vaši straníci vyhrávali takzvané odborné náměstky, takže my jsme obklopeni vašimi náměstky. Dobře, my se s tím nějak vypořádáme, ale chtěl bych ocenit vaši důvěru.

Velké zklamání pro hnutí ANO, že jsme za 26 dnů nevyřešili to, co oni řešili osm let.

Kdyby to bylo naopak, tak jsme něco udělali špatně a naši voliči by fakt byli zklamaní.